Dobré popoledne. Milé kolegyně, milí kolegové, vážený pane předsedající, já jsem také jedním z těch, kteří jsou ve vztahu k tomuto návrhu zákona ve střetu zájmů, přiznávám to.

A já bych to rád komentoval vlastně podobným způsobem, který už jsem jednou tady použil v době, kdy se projednával, prostřednictvím pana předsedajícího, váš návrh, pane předsedo Michálku.

Pánové, já jsem kandidovat od roku 2002 v řadě voleb na komunální i krajské úrovni. Vždycky jsem před občany stál s tím, co si myslím, co říkám, co budu dělat, a myslím, že jsem byl jakoby velmi úspěšný. A v tom je ten princip.

Pokud tomuto nerozumíte, tak potom neobhajujte zákony, které se obecní politiky nebo komunální politiky vůbec týkají. Děkuji za pozornost.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych měl jednu připomínku, která navazuje hodně zpět, prostřednictvím pana předsedajícího na paní poslankyni Černochovou a také na pana poslance Kalouska.

A paní poslankyně Černochová prostřednictvím pana předsedajícího tady řekla, že se dostáváme do paradoxu, že potom ten neuvolněný, náš konkrétní případ, velké krajské stotisícové město, případ po několik měsíců teď asi neuvolněného náměstka a plat je právě podle toho nařízení vlády přes 40 000 korun.

Je to naprosto nelogické.

To považuji za logické, ale takovéto zásahy, kdy si říkáme, že se to netýká europoslanců, že vlastně ti neuvolnění na tom nakonec budou lépe, to mně přijde opravdu nesystémové.

Tak vaše dvě minuty, prosím. Děkuji za slovo. Já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího reagovat na kolegyni Černochovou a kolegu Baxu.

Takže to je jedna poznámka k tomu. A dále považuji za velmi nefér poznámku kolegyně Černochové vůči některým pirátským političkám. Dovoluji si upozornit, že obě zmiňované pirátky vstoupily do pirátské strany předtím, než se staly partnerkami našich politiků.

Tak prosím.

Z toho učitelského působení mu vlastně nešel žádný plat. Na středověké univerzitě jako profesor nebo jako rektor neměl žádný příjem. Záleželo na tom, jestli dostal místo v nějaké profesorské koleji, což Hus dlouho neměl.

Děkuji za pozornost.

Když tady byla zmíněna moje žena, ona je předsedkyně na Praze 2, a hovořit o tom, že politické klání je jakési nasazení, nebo poukázat na fakt kumulace jako cílenou kampaň, kterou Piráti vedli prostě pokud řeknete o něčem, že to je bílé, tak je to pravda.

Děkuji. Prosím. Často se tady říká, že to bude opravdu krátké, a není to krátké, ale to moje vystoupení vážně bude krátké.

Tak to prostě je.

Tak to byla zatím poslední faktická, takže se vrátíme do standardních přihlášek.